Děkuji za slovo. Nebudu opakovat všechno, co jsem říkal v prvém čtení, jenom zdůvodním svůj pozměňovací návrh.

Nebylo by to ani poprvé ani naposledy a není na tom nic špatného, to bych chtěl říct. Vládní koalice podle mě ten výraz je možná tvrdý, ale podle mě je namístě je posedlá vytvářením registrů. Já zkusím jenom pár příkladů, co už jsme tady schválili nebo co projednáváme, případně co všechno chystají jednotliví členové vlády.

Centrální registr bankovních účtů projednáváme v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo vnitra připravuje podle zpráv z tisku registr pasivní infrastruktury, kde chce registrovat nejenom státní a veřejné sítě, ale i privátní. Registr smluv ten už jsme schválili, teď ho díky Ministerstvu zemědělství možná trošku demontujeme. Uvidíme, k čemu se přikloní většina. Registr přiznání veřejných funkcionářů. Čtvrtý, o kterém mluvím. To zrovna probíráme v tak ostře sledovaném návrhu zákona, jako je zákon o střetu zájmů, a celá debata o tom, kdo může být ovládající osobou ve firmách, by neměla zastínit snahu vytvářet další centrální registr. Centrální registr přestupků ten už Poslanecká sněmovna schválila. Aby nezůstalo pozadu ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak chystá, myslím, že už je to na vládě, registr náhradního plnění.

Omlouvám se za to přerušení.

Před dvěma týdny jsme tady poměrně obsáhle diskutovali registr lékařů, případně registr pacientů nebo diagnóz. A nyní tady máme registr sportovců, klubů a trenérů. Uvidíme, co všechno ministři vymyslí. To znamená, za dvaapůl roku je to asi 11 centrálních registrů, kdy vláda neustále shromažďuje informace o nás, o našich spolcích, o tom, jestli hrajeme, chodíme k lékaři, jsme lékaři registr učitelů bych neměl zapomenout. A dost! Kromě toho, že to bude přinášet peníze na pořízení, peníze na provoz, tak hrozí zneužívání těch dat. To opravdu nevím. A tak jsme se podívali spolu s kolegy například na Listinu základních práv a svobod, myslím, že to je věc, kterou bychom měli respektovat, a zjistíme, že mj. nám zaručuje právo svobodně se sdružovat ve spolcích, což bezesporu jsou sportovní kluby, a výkon tohoto práva lze omezit pouze zákonem, a to pouze ve výjimečných případech. A tady je to pod pláštíkem toho, že Ministerstvo školství chce kontrolovat, zda se efektivně využívají dotace. Pokud ne, tak je třeba vyměnit ty, kteří to mají ve své pracovní náplni. Nebylo by zajímavé, vědět pro zaměstnavatele, kolik zaměstnanců je v odborech? Ještě tam, když má několik odborových skupin?

Já myslím, že je nebezpečně blízko a že ty nápady prostě musíme odmítnout jako celek. Přestože paní ministryně tady v prvním čtení říkala, jak to sportovci vlastně chápou a jak to vítají, tak z mediálních výstupů bych řekl, že to úplně pravda není, že by sportovci vítali registr sportovců, ale možná to říká pokaždé někdo jiný. K čemu nám je registr sportovců? A jaký je ten rozdíl mezi ostatními spolky a kdy příště jiný člen vlády přijde s podobně dobrým nápadem na vytvoření nového registru?

Já bych vás chtěl vyzvat, abyste neomezovali spolkovou činnost, abyste stát nechali před branami spolků, což jsou bezesporu i sportovní kluby.

Ale ani oni k tomu nepřistoupili, aby vytvářeli registr sportovců. Tak milá vládo, těch registrů už bylo fakt dost, místo abyste je rušili a zjednodušovali. Vždyť přece můžete do podmínek dotačního programu zadat, že vám někdo dá evidenci sportovců, když už vás to tak zajímá. A pokud pak provedete kontrolu a zjistíte, že někdo neuvedl správně odpovídající počet sportovců, je to bezesporu porušení pravidel dotačního titulu, je to bezesporu důvod k tomu, aby dotace byla vrácena, případně zkrácena či vyměřeno nějaké penále či jiná sankce. Kromě toho, že vzniká podle mě nesmyslný registr sportovců, vznikají i nové přestupky.

Mně to přijde opravdu neuvěřitelné, taková další a zbytečná koncentrace údajů. To je cíl, na kterém se podle mě buď všichni, nebo téměř všichni shodujeme. Mám konkrétní dotaz na paní ministryni, jestli ve vládě ten návrh zákona podpořila, anebo ne. A pokud ho podpořila, možná se zdržela nebo byla proti, tak svým hlasováním navrhla odebrat sportovcům 600 milionů korun.